Tak takhle se chová vláda v rozpočtové politice, protože každým rokem tu odolnost proti tomu průšvihu, který může přijít, snižuje.

Je výrok ministryně financí.

I vy ve svých finančních strategiích i ve svém střednědobém výhledu přiznáváte negativní fiskální úsilí, negativní fiskální úsilí, to znamená, že vláda vědomě zhoršuje tu strukturu rozpočtu. Vědomě zhoršuje tu odolnost proti budoucnosti, ač třeba Národní rozpočtová rada doporučuje alespoň neutrální.

Ta budoucnost vládu zajímá minimálně. To, co ji zajímá, a to, co jsou její skutečné priority, je každodenní uplácení voličů obrovskou redistribucí zdrojů. To ale není vize moderní společnosti. To není vize modernizované země.

Tohle jsou zásadní výhrady klubu TOP 09 vůči návrhu státního rozpočtu.

To všechno ostatní by vyžadovalo složitý legislativní proces a není to běh na jeden rok. Bude se to po vás, paní ministryně, opravovat léta.

Proto si dovoluji navrhnout usnesení, které písemně odevzdám zpravodaji: Poslanecká sněmovna na vládní návrh státního rozpočtu vládě vrací s následujícím doporučením: výdaje snížit o 20 mld. korun, saldo snížit o 20 mld. korun, investiční výdaje vůči celkovým výdajům posílit alespoň na 10 %. Pro vaše připomenutí, na těch deseti procentech to bylo právě v těch dobách krize.

A víc se toho spravit nedá. Takže v takovém případě jsme skutečně připraveni vyjednávat o podpoře rozpočtu. Pokud bude trvat na tom návrhu, který dnes projednáváme, je pro nás jeho podpora nepředstavitelná. Já vám děkuji. Dámy a pánové, vážená sněmovno, já bych do toho zmatku, který tady teď vyvolal pan Kalousek rád vnesl trochu jasno.

Je to učebnicová věc, která se dneska učí. Vy jste naprosto nesmyslně a zbytečně poslali ekonomiku do recese svými austerity, opatřeními, kterými jste nutili lidi utahovat opasky. Tato vláda chápete má deficit skoro 1 procento. Vy tomu říkáte procyklické opatření?

A vy tomu si dovolíte říci procyklické opatření? Vy, mistr procyklických opatření, která této zemi způsobila neštěstí v roce 2011? Co to je za zmatek v té debatě ve Sněmovně? Já vůbec nechápu, že si dovolíte vystupovat! Copak vy nechápete, že vy jste tehdy úplně zbytečně způsobili, že lidi neměli na platy?

Vy si dovolujete dneska mluvit o odpovědnosti? Copak vy necítíte odpovědnost za to, co jste tehdy způsobil? Jako jak si to vůbec můžete dovolit?